Dnes dopoledne se setkal hospodářský výbor, aby tuto věc projednal. Byl u toho pan ministr průmyslu a obchodu, samozřejmě poslanci hospodářského výboru.

Protože po schválení, teprve po schválení tohoto zákona může začít notifikace v Evropské komisi.

A taky bych si přál, aby ta vina, pokud by se ten harmonogram zdržel, nebyla na nás, na Poslanecké sněmovně, ale byla evidentně na někom jiném.

A děkuji vám všem za podporu.

A to, co bylo z grémia, tak bude druhý bod. Chápu to dobře?

Vážený pane předsedající, za klub sociální demokracie navrhuji zařadit následující body: Číslo 11, jedná se o sněmovní tisk 986 a poslanecký návrh zákona novelizace občanského soudního řádu a dalších zákonů.

Je to vládní návrh z dílny Ministerstva vnitra.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To je bod číslo 13.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my tady máme jinou představu o tom, co by měla dneska projednávat Poslanecká sněmovna. Nebo zákon o potravinách.

A v tomto duchu mi dovolte, abych přednesl náš návrh na změnu programu dnešního jednání Poslanecké sněmovny.

Pak si myslím, že není žádný problém, myslím si, že to zvládneme, případně pokračovat ve druhých čteních tak, jak tady bylo navrženo.

Je logické, že pan ministr zde být nemůže.

Já to beru na vědomí, ten návrh, ale musím rovnou říct, že pro to nemám žádné pochopení.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jedná se o návrh poslanecký paní poslankyně Válkové, Pastuchové, Dražilové, Golasowské. Ten zákon zde leží už poměrně dlouhou dobu. A vzhledem k tomu, že jsou podepsáni poslanci napříč politickým spektrem, tak jsem přesvědčen, že bude shoda v projednávání, neočekávám, že by mělo být dlouhé.